Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den naší 59. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Dále byla doručena omluva na čtvrtek z pracovních důvodů Lukáše Pletichy. Prosím, dávejte pozor, budu číst členy vlády, kteří jsou omluveni na dnešní den. To znamená, to má vliv na odpoledne na interpelace.

Nyní se budeme zabývat programem naší schůze, ale hlásí se předseda poslaneckého klubu sociální demokracie. Ještě než vám dám slovo, pane předsedo, požádám sněmovnu o klid! A to odleva doprava, včetně vašich stranických kolegů. Máte slovo, pane předsedo. Děkuji za slovo. Dobré dopoledne, kolegyně a kolegové. Dovoluji si navrhnout jednu změnu v pořadu schůze. Myslím si, že k dokončení druhého čtení tohoto tisku chybí velmi málo, a proto navrhuji, abychom jej pevně zařadili na dnešek po bloku smluv v prvním čtení. Ještě někdo další do programu schůze? Ano. Pan poslanec Štětina. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Dobrý den. Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo.

Kontrolní výbor velmi pečlivě projednává cenové kontroly v podstatě od roku 2013, co jsem členem tohoto výboru, a musím říct, že tento bod je vždycky brán jako něco formálního.

Takže je to věc, která se týká těch cenových kontrolních orgánů.

Tak. Ještě někdo do programu schůze? Nikdo se nehlásí. Můžeme tedy rozhodnout v hlasování o změnách programu, a to na dnešní den.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl schválen.

Děkuji vám.

Návrh nebyl přijat.